Na základě usnesení tohoto návrhu komise můžeme hlasovat. My jsme na komisi navrhli, jak jsem avizoval, volbu veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Takže já otevírám rozpravu. Neeviduji do ní žádnou přihlášku. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Takže pokud nebyla žádná rozprava ani jiný návrh, tak konstatuji, že byl přijat návrh volební komise. Budeme tedy hlasovat en bloc o celém tom usnesení, resp. o celém návrhu. Nyní prosím, paní předsedající, abyste toto hlasování zahájila.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Je to stálá komise. Takže v tomto případě budeme volit předsedu ze členů komise, kteří byli navrženi, a ta volba bude muset proběhnout tajně.

Je to naprosto identická lhůta jako u již běžící lhůty na změny v orgánech Sněmovny. To je vše, děkuji. Děkuji, pane předsedo, a končím projednávání tohoto bodu.